Jak chce dořešit udržitelnost a závazky z tohoto projektu?

A jaká nápravná opatření na základě tohoto auditu Ministerstvo zdravotnictví učinilo? Proč má Fakultní nemocnice Královské Vinohrady opakovaně již několik let záporný výsledek hospodaření?

Další se svou interpelací na ministra dopravy vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Horáček. Máte slovo, pane poslanče.

Proč nejste schopni zajistit, aby se takové práce dělaly mimo dopravní špičku? Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr dopravy Dan Ťok, kterému tímto dávám slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uvedu tady něco, co interpelující pan poslanec Bendl prostřednictvím pana předsedajícího určitě ví, protože na ministerstvu působil a určitě tyto věci řešil stejně, jako řeším já. Ve věci práce na silnicích v dopravních špičkách bych rád uvedl, že stavební práce, které vyžadují uzavírku pozemní komunikace, kterou lze provádět v souladu s povolením příslušného silničního správního úřadu. Ten před vydáním rozhodnutí zkoumá vždycky, zda je požadovaná uzavírka omezena na nejkratší možnou dobu, zda bude řádně označena, a také dopady na veřejný zájem, což znamená, zdali se nedá dělat v čase, kdy bude nejméně obtěžovat řidiče a nejméně zdržovat kohokoliv. Tím je též zájem na obecném užívání pozemních komunikací, pokud možno plynulým způsobem. Již samotná uzavírka představuje jeho omezení a může mít dopad na plynulost silničního provozu.

Kupříkladu Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve věcech uzavírek dálnic sledují intenzitu provozu a snaží se termín uzavírky, resp. provádění prací určit tak, aby nezasahovaly do dopravních špiček, ať v průběhu dne, či týdne. Riziko dopravní zácpy se sleduje vždy podle časového úseku a směru jízdy v uzavíraném úseku dálnice. Ředitelství silnic a dálnic České republiky v tomto ohledu postupuje podle své provozní směrnice 8/14, odhad vzniku a vývoje kolon při pracovních místech na směrově rozdělených komunikacích, tak aby nezasahovaly do časů, u nichž je identifikováno riziko či jistota dopravních kolon. Jenom bych dodal, že já samozřejmě nejsem úplně vždy spokojen s tím, jak tyto práce probíhají. Mnohdy se mi ukázalo, že byli zvyklí dělat některé věci způsobem, který byl delší.

Takže určitě se touto záležitostí zabýváme. A co se týče dálnice D6, ty situace, které jste popsal, tak já prověřím, zdali tam bylo v souladu se směrnicí postupováno, abychom ty věci mohli napravit.

Ten váš správní dopravní úřad prostě nefunguje. To je obecně známé, to opravdu není potřeba nějak super zjišťovat.

Děkuji za dodržení času. Pan ministr bude reagovat.

Věci fungují lépe, fungují méně. Myslím si, že se to velmi výrazně zlepšuje. A ano, je vaší povinností z poslanecké lavice kritizovat, že děláme věci špatně. Jsou věci, které fungují lépe, a je potřeba je taky ocenit. A když vezmu, jak jste tady říkal už v té první části, že se nestaví... Teď si trošku protiřečíte. My stavíme a obtěžujeme řidiče tím, že se stojí v kolonách, a pak se nestaví. Jsem přesvědčen, že se staví. A když budete říkat, že ne, tak si myslím, že každodenní praxe na silnici vám ukáže, že to není tak. Děkuji vám, pane ministře.